Děkuji za odpověď, pane ministře. Ty analýzy mají neaktuální čísla, nereagují na vývoj v jednotlivých regionech, buď že se tam staví domov důchodců, nebo se tam stěhuje hodně lidí.

Čili já budu velmi ráda, pokud ty připomínky starostů zohledníte. A jenom znovu opakuji, bylo by bývalo lepší, kdybyste toto udělali předtím, než tato navrhovaná optimalizace přišla na svět. Děkuji. Není povinnost, tak dobrá.

Pěkné odpoledne, vážený pane ministře zdravotnictví.

Protože Všeobecná fakultní nemocnice je organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví, rád bych vás požádal, vážený pane ministře, o informaci, jak hodláte řešit zmíněnou situaci ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde je v současné době nedostatek přístrojů pro mimotělní oběh, a zda považujete za vhodné, aby takto zásadní přístrojové vybavení muselo být pořizováno např. formou veřejné sbírky ačkoli to sám obdivuji a sám jsem také přispěl. A tedy jak vedení Všeobecné fakultní nemocnice obecně plánuje rozpočet a investice, když na takto důležité přístrojové vybavení takto unikátního oddělení nenaplánuje finance. Prosím pana ministra zdravotnictví.

Takže já nevidím důvod, proč tento zdroj financí nějak omezovat v České republice.

Je to poměrně běžné. Ve výsledku jsou to peníze daňových poplatníků, stát nemá žádné vlastní peníze.

Další dotaz nebude.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, táži se vás na obdobnou věc, na kterou jsem se dnes již ptal premiéra Babiše.

Děkuji a prosím pana ministra zahraničí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale teď to nemyslím zle, samozřejmě.

Sám pan Posselt to zmínil už v minulosti několikrát. A teď ta nynější slova ohledně případného konání sněmu v České republice je rozhodně třeba také brát s nadhledem. O místu konání sněmu nerozhoduje vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale vedení příslušného města. A to potom musí projevit závaznou ochotu ten sněm vůbec hostit.